Ani to nejde.

Já děkuji panu poslanci Bendlovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Tak tolik má poznámka.

A buď tu půdu chceme chránit, nebo ne. Ono to má vazbu i na ochranu vodních zdrojů, i na ochranu protipovodňovou. Tak potom k těm konkrétním pozměňovákům.

Ten zákon má vlastně dva nástroje, jak půdu chráníme. Jednak to je rozhodování správního úřadu a jednak systém poplatků, které mají motivovat investory, aby si přednostně vybírali tu půdu, která není zemědělsky cenná. Oba dva tyto nástroje senátní návrh nabourává.

Další taková věc, která byla součástí sněmovního návrhu, bylo to, že se zohledňovaly stávající průmyslové zóny.

Tam není stanoven termín.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zemkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi stručný.

Já jsem ale přesvědčen, že ten kompromis, který byl ve sněmovní verzi, je k té pomyslné dokonalosti přece jen blíže než senátní návrh, který jde výrazněji za tu hranu. Proto bych vás po zvážení všech okolností a po vyslechnutí všech připomínek, i se zohledněním toho, co říkal pan senátor Martínek, požádal, abyste hlasovali pro původní, tedy sněmovní verzi. Děkuji vám. Já děkuji panu ministrovi. Pan senátor nemá zájem o závěrečné slovo.

Omlouvám se panu předsedovi.